Nevíme.

Nemusí to být samozřejmě pro všechny, to netvrdím, ale pro některé to výhodnější být může a uplatnění na trhu práce může být skutečně v tom věku už velmi problematické.

Říkal jsem to při prvním čtení, říkám to ještě teď, až to přijde konkrétně na stůl, tak se tím budeme zabývat ještě jednou a podrobněji. Já se ještě, jak jsem avizoval v podrobné rozpravě, formálně přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, důchody nejsou sociální dávky, ale vláda k nim bohužel tak přistupuje. Důchody jsou nárokové za to, že lidé pracovali a pomáhali budovat ekonomiku, rozvíjeli zemi a odváděli jí peníze. Důchodem by jim to stát v podstatě měl vracet. Tato vláda sice se zaměřila především na důchodce, ale takovým způsobem, že jim neustále snižuje životní úroveň.

Zrušila jim také slevu na jízdném. Pořád jsem přemýšlel, proč to vláda vlastně takhle dělá, a já jsem zjistil, že to je asi proto, protože potřebuje finance na letadlo pro pana prezidenta z Ukrajiny. A teď nevím, jak dlouho nebo kolikrát pan prezident z Ukrajiny k nám bude jezdit. Tak ale vraťme se k důchodové reformě, která vlastně není reformou, ale je deformou stávajícího systému. Jak chce stát zajistit průběžnou stabilitu? Tím, že bude spoléhat výlučně na trvalý příliv migrace, která by snad měla vylepšit statistický výhled naší demografické křivky, tak důležitou pro stabilitu průběžného systému důchodového pojištění?

Takže ODS nám tu zvyšuje progresi zdanění, a to i přes její opakované ujištění, že nebude zvyšovat daně. Myslím si, že nad tím by se měli zamyslet hlavně všichni podnikatelé a živnostníci, kteří volili ODS. Ano, tu ODS, která zvyšuje daně, porušuje své volební sliby, zrazuje taky své ideové ukotvení a vydává se na cestu politického oportunismu. Však on už vám to, milí voliči, podnikatelé a živnostníci, pan profesor Petr Fiala nějakým způsobem vysvětlí.

Výsledek navržených změn je tedy takový, že stát toho bude do budoucna garantovat ještě méně než dříve, a to ještě v horší kvalitě než doposud pokud tedy vůbec bude schopen něco garantovat. Před chvílí se paní předsedkyně Schillerová ptala, proč zrovna důchodci? To je jednoduchá odpověď protože důchodci nejsou vaši voliči.

Prosím, přestaňte škodit v této zemi, přestaňte předkládat hloupé, asociální návrhy zákonů proti zájmům této země a zájmu jejích občanů. Děkuji za pozornost. Děkuji za váš příspěvek a poprosím dalšího řádně přihlášeného, a to je pan poslanec Robert Stržínek.